Zeptám se, zda je zde žádost o oddělené hlasování, nebo zda můžeme hlasovat najednou. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze.